A vzpomeňte si, když jste vládli čtyři roky, jaké to bylo. Tak to bylo!! A teď nás budete kritizovat?! Kolega Ženíšek se zbláznil, žaluje prezidenta za velezradu! Já děkuji panu poslanci Jandákovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan předseda Stanjura. Prosím, paní poslankyně.

Ale nevím, jestli se pan kolega Jandák probudil z nějakého snu a o čem hlasoval. Vážení kolegové, my jsme tady o ničem nehlasovali. Vy jste nám to vetovali.

Tak to nebyl možná... Ne, Faltýnek.

A řeklo se tady, že se o tom hlasovat vůbec nebude, protože to bylo veto. Děkuji paní poslankyni Černochové. Pardon, nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Gabal. Omlouvám se, pane poslanče, nejprve tady mám písemně přihlášeného pana předsedu Stanjuru. On už si to ale rozmyslel, takže vás pouští.

A tak trochu nevím, tady svým koaličním kolegům, čemu jste se smáli. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Tak těžko se reaguje na slova pana kolegy Jandáka, když tady není. Ale proč ne. Já se chci zdůrazně ohradit, ale opravdu důrazně, proti hodnocení toho, jak vedla Poslaneckou sněmovnu má kolegyně paní poslankyně Němcová.

Mnozí z vás mi to potvrzují i v neformálních rozhovorech, když občas debatujeme o minulém volebním období. A to, že pan kolega Jandák si plete hlasování, a připouštím, byl to pan předseda Faltýnek, tak uvidíme zítra, tedy v pátek, jestli připustíte debatu. Protože jestli vám připadá normální, co říká vrchní velitel ozbrojených sil, co říká ministr obrany, mně to normální nepřipadá. Opravdu ne. Vám to možná připadá komické.

Možná nám nechcete věřit, ale my nechceme znát detaily zpravodajských operací. To nechám pro ty, kteří sedí v těch komisích. My chceme slyšet od premiéra, co udělá s těmi členy vlády, kteří neumějí plnit základní zodpovědnost člena vlády. Jaké vyvodí politické důsledky. My nejsme ti, kteří by běhali a podávali trestní oznámení. My mluvíme o politické odpovědnosti.

S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová, po ní pan poslanec Laudát. Já jsem si ještě ověřovala slova pana předsedy stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství Chalupy, jestli nám psal nějaký email nebo sděloval, že máme být zdrženliví. Nic takového se nestalo. Takže jedna lež střídá druhou lež. My jsme nepotřebovali, aby se na nás někdo obracel.

My to bereme jako automaticky na rozdíl od skandálního výroku ministra obrany Stropnického za ANO, kterého na to konto Občanská demokratická strana vyzývá k rezignaci, a naše výzva panu premiéru Sobotkovi stále trvá. A trvá o to víc, že jeho kolega z jeho poslaneckého klubu opět tady před vámi všemi řekl lež jako věž. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já jen krátce technicky.

Tak, děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není nikdo, kdo by se přihlásil do obecné rozpravy, končím tedy obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se jako první hlásí pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Mně je celkem jedno v tuto chvíli nad návrhem zákona hádka o kompetentnosti nebo nekompetentnosti jejího předkladatele, protože předkladatelem je stejně vláda jako celek. Já mám jeden návrh, a to v části druhé, změně trestního zákoníku, vypustit bod 3. Opakoval jsem to opakovaně na půdě ústavněprávního výboru, opakovaně v této sněmovně, pokládám to za nesmírně zneužitelné, nesmírně nebezpečné ustanovení, které může vést k dlouhým, a jak víme, v České republice bohužel až extrémně dlouhým trestním stíháním téměř kohokoli, které, ano, mnohdy nakonec skončí tím, že k žádnému rozsudku nedojde, ale ti lidé jsou dlouhodobě obtěžováni, stigmatizováni a myslím, že to náš trestní zákon nepotřebuje.

A velmi bych prosil, abychom o tomto ustanovení rozhodovali zvlášť, abychom ho to do tohoto návrhu zákona neschválili.